Touto novelou se také řeší dlouho diskutovaná problematika insolvence entit bez právní subjektivity, konkrétně podfondů investičních fondů a podílových fondů.

Děkuji vám, paní ministryně.

Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Buď pan zpravodaj, nebo paní ministryně. Evidentně není. Já tedy požádám pana zpravodaje garančního výboru, jestli mě poslouchá, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, omlouvám se, ještě jsem konzultoval něco s paní ministryní.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Děkuji, pane předsedající. Nyní bychom tedy přistoupili k hlasování o pozměňovacím návrhu A, který přednesl pan poslanec Stanjura. Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Děkuji. Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji.

Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.